Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady byla spousta otázek, já zkusím stručně reagovat na všechny z nich. Zaprvé dobrá zpráva.

Podle mých informací už mobilizovali stavbu a jsou znovu na stavbě a pracuje se tam, probíhají intenzivní jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic. Myslím, že nás čeká ještě dost práce, nicméně díky tomu jednání, kdy já jsem na ně tlačil, že bychom jim udělali opravdu velkou studu, že nemá cenu, aby světoznámá firma prostě utekla zbaběle z boje, a že tedy když tu cenu takovou dali, tak to za tu cenu musí udělat, tak nakonec jsme se dohodli, že tam zůstanou. Udělali jsme ústupek, který je v rámci celé té stavby, myslím si, v pořádku, že nebudeme trvat na penalizaci těch průběžných milníků, ale budeme tu penalizaci cílit na ukončení té stavby. Co se týče obchvatu Opavy, severní obchvat, východní část bude v případě bezproblémového dokončení výběrového řízení zahájena začátkem roku 2017, takže tam na tom pracujeme. Já doufám, že se nám podaří i překonat všechny námitky dotčené veřejnosti. Situace je taková, jak říkáte. Nová krajská reprezentace říká, že je blízko dohodě s tím problémovým vlastníkem, který tam chce jak zvýšit hlukové bariéry, což jsme ochotni udělat, tak i chce nějakou vysokou finanční kompenzaci, kterou už tedy nejsme úplně schopni udělat, ale jedná se o tom, jak se to vyřeší. Paralelně běží ten vyvlastňovací proces. Co se týče EIA, tam proběhlo zjišťovací řízení, takže EIA není potřeba opakovat, a právě potřebujeme nějakou rozumnou dohodu.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Já jenom doplňující.

Takže vážená nepřítomná paní ministryně, dovolte, abych se vás zeptala na jednu záležitost, která se týká náhradní péče o ohrožené děti.

Malé děti mohou být podle § 817 nového občanského zákoníku zbytečně dlouho drženy buď v ústavní péči, tedy v dětských centrech, bývalých kojeneckých ústavech, anebo také mohou jako nediagnostikované děti být předávány do pěstounské péče na přechodnou dobu, než se dostanou do trvalé varianty, která je pro ně vždycky určitě výhodnější. Je to možná způsobeno § 817 nového občanského zákoníku, na který se právě chci zeptat. Dokonce i v těch dětských centrech zaměstnanci těchto dětských center nechtějí, aby tyto děti byly zbytečně dlouho drženy v ústavní péči, ale tento paragraf umožňuje souhlas k osvojení odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl vydán.

Kolikrát taková situace skutečně nastala, protože díky tomu jsou děti opravdu zbytečně dlouho drženy v ústavní péči anebo kolují z jedné pěstounské rodiny do další, než dojde k definitivnímu vyřešení jejich situace. Děkuji za odpověď. Nyní požádám pana poslance Zdeňka Ondráčka, který bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, před touto interpelací jsem zvažoval, komu tuto otázku položit, protože jeli hodně neznámých, tak nevím, jestli se ptát ministra vnitra, popř. ministra zahraničních věcí.

Po vyhlášení policejního pátrání je zadrželi policejní kolegové ve Spolkové republice Německo a oba tyto Afghánce vrátili zpět do České republiky.

Děkuji, pane ministře. Já vám také děkuji. Prosím, pane ministře, o odpověď.

A ta odpověď zní, že toto není v kompetenci Ministerstva vnitra. Děkuji. Prosím. Je to velice zajímavá odpověď.

A popřípadě že není, kde mohu hledat odpověď. Kdo mi tuto odpověď dá.

Nyní tedy požádám o interpelaci paní poslankyni Annu Putnovou, která bude interpelovat ministryni mládeže, školství a tělovýchovy ve věci financování vysokých škol. Paní ministryně je jistě přítomna, paní ministryně, budete interpelována.